Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně... Nefunguje vám zařízení? Takže ještě jednou vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Ještě konstatuji, že pan poslanec Jiří Hájek ruší svojí omluvu a omlouvá se pan poslanec Hájek Martin ze zdravotních důvodů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body, bodem číslo 59, sněmovní tisk 110 zákon o střetu zájmů, prvé čtení, a bod číslo 25, sněmovní tisk 177 zrušení evidence tržeb, první čtení. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, tedy body z bloku zákony v prvním čtení. Já se zeptám pánů poslanců, zda jim funguje hlasovací zařízení?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud byste s tím... Už to funguje? Ano, tak výborně. Takže nefunguje... Takže já ještě jednou se vás pokusím odhlásit všechny a žádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pokud toto nefunguje, tak bych navrhovala, abychom dále pokračovali, protože nebudeme zatím hlasovat. Zdá se, že kolegové mají hlasovací zařízení v pořádku, můžeme tedy přikročit k dalšímu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se ve svém dnešním vystoupení musím vrátit ke středečnímu dění tady v Poslanecké sněmovně, protože se tu stalo něco, co prostě není možné jednoduše přejít jen mávnutím ruky. Stalo se tu totiž to, že vládní koalice silou své většiny připravila opozici o základní právo, a tím je interpelovat vládu. Musím říct, že zejména od stran, jejichž zástupci před volbami tak rádi mluvili o lepší politické kultuře a říkali si demokratická opozice, je to minimálně hodně pokrytecké. Není to poprvé, kdy koalice ukázala svou pravou tvář a silou válcuje opozici, a to z jediného důvodu, protože je opojena svou mocí, a v neposlední řadě i proto, že tu většinu tady prostě má. Jistě, těžko proti tomu něco namítat, je to vždy jen o přístupu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid. Jen prosím paní předsedkyni, řeší se tam hlasovací zařízení, takže moc se omlouváme, že zrovna před vámi se vytváří nějaká skupinka.